Nerad bych jmenoval konkrétního poslance. Já si to s ním vyřídím. Tak prosím. Ano, po skončení schůze Poslanecké sněmovny. Podle tvrzení Ministerstva financí by přijetím mého pozměňujícího návrhu tak, jak byl připraven, mohlo dojít k porušení ustanovení směrnice Evropské unie o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Konkrétně bych mohla porušit článek 27 odst. 2, který stanoví výjimky, které členský stát může zavést, takže po dohodě s paní ministryní jsme se dohodly na tomto postupu. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Není tomu tak. Ještě za zemědělský výbor byl zpravodajem pan s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Já jsem to tak nepochopil. Jinak o tom budeme hlasovat.

Ano, děkuji. V tom případě budeme o zpětvzetí hlasovat, neboť se nacházíme ve třetím čtení.

Já poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Napřed bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, za druhé bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana Dolejše, který byl předložen ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E pana poslance Válka, který byl předložen ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, ovšem nebude hlasovatelné E3, protože toto už je obsaženo v komplexním pozměňovacím návrhu zemědělského výboru. Pokud by tento nebyl schválen, hlasovali bychom dále takto: o písmenu D pana poslance Dolejše, to znamená o pozměňovacím návrhu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, dále o písmenu A komplexního pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru.

Já se jenom chci ujistit, jestli jsem špatně slyšel, omlouvám se, ale jako základ je vzat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru. Rozumím tomu dobře?

Pak bychom hlasovali o proceduře, ať máme jasno. Takže hlasujeme o tom, že Sněmovna souhlasí se zpětvzetím pozměňovacího návrhu paní poslankyně Černochové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Sněmovna souhlasí se zpětvzetím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Návrh byl schválen, máme tedy schválenou proceduru. Prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním. Dále budeme hlasovat o legislativně technických úpravách.